Přitom Ústava stanoví, že se zaručuje samospráva územních správních celků, jejichž charakteristickým znakem je mimo jiné pravomoc v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. To znamená, že toto považujeme za protiústavní a legislativa Senátu nám toto potvrdila.

Takový závěr je podpořen také faktem, že z hlediska ústavního pořádku dokonce platnost vyhlášky není jejím vyhlášením podmíněna, což lze dovodit z Ústavy naší země. Navrhovaná právní úprava dává také obrovský prostor i možnému zneužití, kdy Ministerstvo vnitra může v krajním případě naprosto mimo zákonný mechanismus správního dozoru fakticky svévolně rozhodovat, zda právní předpisy územních samosprávných celků nabudou platnosti, případně kdy se tak stane. Z těchto dvou důvodů, paní poslankyně a páni poslanci, Senát navrhl zamítnutí tohoto zákona a já vám toto zamítnutí zde předkládám. Děkuji za pozornost.

Nechce se vyjádřit, otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan senátor, tedy přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, to znamená, že k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Máme potřebný počet už nastavený. Já v souladu s dohodami chvíli počkám, aby všichni poslanci měli možnost přijít do sálu, a mezitím přednesu návrh usnesení.